V této preambuli například říkáme, že jsme věrni tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, že jsme odhodláni společně střežit poklady, které jsou přírodní, hmotné i duchovní. Znamená to tedy, že se tam hlásíme k nějaké kultuře. My zase v současné době máme ve školském zákoně zcela bezzubě formulaci, že informujeme žáky o rozličných světových kulturách. Dámy a pánové, respekt k odlišným kulturám samozřejmě patří ke znakům civilizovaného světa, ke kterému se jistě i my hlásíme.

Školský zákon se nemá hlásit k nějaké ideologii.

Protože vím, dámy a pánové, že někteří váháte kvůli tomu pojmu křesťanství, zdůrazňuji, že kultura, která navazuje na křesťanství, se vůbec nemusí vyznačovat tím, že se člověk má hlásit k nějakému konkrétnímu náboženství. Ale to, že se hlásíme ke křesťanským kořenům, znamená, že se hlásíme ke kultuře, která je sociálně citlivá, která dokáže být solidární s těmi, kteří jsou nějak znevýhodněni, že se hlásíme ke kultuře, která nějaké pochybení netrestá bezhlavě, ale dává druhým šanci. To vnímám jako odkaz křesťanské kultury. Proto vás ještě jednou prosím napříč politickým spektrem v tomto znění jsme už podávali právě napříč politickým spektrem před necelým rokem návrh novely školského zákona. Je tedy prosím nejvyšší čas tyto důležité věci v úvodní části školského zákona mít. Děkuji paní poslankyni Nině Novákové.

Prosím, pane poslanče. Dobrý den. Já bych podtrhl vše, co tady paní poslankyně říkala. Myslím si, že tenhle pozměňovací návrh reaguje na aktuální situaci i celospolečenskou v Evropě a ve světě.

Nyní faktická poznámka poslance Miroslava Grebeníčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Dámy a pánové, s velkým zájmem jsem sledoval vystoupení kolegyně, která tady upozorňovala na svůj pozměňovací návrh. Pokud mě paměť nemýlí, tak to bylo vystoupení v italském parlamentě, kde navrhoval zakomponovat křesťanství do kořenů evropské civilizace. A já se ptám poslankyně Niny Novákové uspěl papež s tím, aby křesťanství bylo zakomponováno do těchto evropských dokumentů, nebo tomu tak není?